Toto hrozí. Toto reálně hrozí. A já bych se chtěl pana ministra zeptat, jaký má připraven scénář, pokud ta varianta nastane. Já neříkám, že nastane, nebudeme to rozhodovat ani my, ani vláda, ani Sněmovna, ani Senát, bude to rozhodovat Evropská komise. Ano, můžeme být optimisté, řekneme, všechno nám schválí, není problém. A vzpomeňme si, že jsme přerušili projednávání tohoto návrhu zákona ve druhém čtení a trpělivě několik měsíců jsme počkali na výsledek notifikace, která byla v zásadě pozitivní, nicméně některé podmínky jsme museli ještě v rámci druhého čtení načíst, ty se načetly a ten zákon byl schválen.

Ale současně, když navrhneme, abychom tuto podmínku dali do zákona, tak zcela nelogicky z mého pohledu je Ministerstvo průmyslu proti. Já tady postrádám logiku. Je to správně, ale v zákoně to mít nemusíme. Nebo nemáme dokonce. A jsme proti tomu, abychom to měli v zákoně. To je ale zvláštní. A každá z těch skupin hájí své obchodní zájmy. Já myslím, že to je legitimní, ale my bychom měli být od toho, abychom ten zápas nechali na nich. Abychom zákonem jednu skupinu neupřednostnili vůči druhé. Pak je to férový zápas, který probíhá, každá z těch skupin argumentuje svými obchodními zájmy, resp. ty argumenty odpovídají zájmům a není na tom nic špatného.

Velmi častým argumentem je, že musíme zaplatit souběžné vysílání. Já se chci zeptat, kdo prověřil, na základě čeho určil, jak dlouho bude souběžné vysílání. To mně přece každý přizná. Takže druhý konkrétní dotaz na pana ministra, odkdy vlastně vy budete kompenzovat náklady za souběžné vysílání? Od kterého data, když máme koncové datum?

Já za sebe říkám, že neznám odpověď, jestli čtyři roky jsou správné číslo. Vím, že to je poměrně složité čtení, ale každý klub si najde někoho, kdo je schopen i ty složité technické problémy prostudovat a říci ano, myslím si, že ta doba souběhu je v pořádku, nebo myslím si, že je příliš dlouhá. Nebo nakonec může říct, zdá se mi, že je příliš krátká.

Takže se chci zeptat, proč jsme toto nevyužili.

Bereme na vědomí, že maximální a minimální výše dosud nejsou stanoveny. Jaká je očekávaná maximální částka na jednoho příjemce?

A nepřipadá mi korektní hlasovat předtím, než Česká republika odpoví. Nevím proč. Hospodářský výbor zcela mimořádně zasedl ještě před prvním čtením, aby to prodiskutoval. Tak je to priorita? Dělá se na tom? Máme ty odpovědi hotové, nebo nemáme?

Co tam dělají vaši lidi, pane ministře? Já nevím.